Za nás, za Jednotné, můžu říct, že my budeme prosazovat ochranu těch, kteří patří do ohrožených skupin, a budeme se snažit začít debatu o tom, že nebudeme platit podnikatelům a drobným živnostníkům žádné náhrady, protože jim nezakážeme pracovat, a ty ušetřené peníze nabídneme našim seniorům a lidem z ohrožených skupin za dobrovolnou sebeizolaci.

Zaměstnanci budou platit daně, odvádět sociální a zdravotní pojištění a budou svými penězi pomáhat roztáčet kola ekonomiky i v jiných oblastech. Co se týká covidu, myslím, že tady je poměrně jednoduchý přístup, který se dá charakterizovat podle toho, kdo na tom jak za toho covidu ekonomicky je. Jsou tady lidé, kteří na covidu enormně zbohatli. Někteří lidé opravdu mohli vzít covid jako dar boží.

My navrhujeme jiný, jiný přístup.

Asi proto je s tím takový problém, protože z tohoto léku nekoukají žádné peníze. Povolili jsme tady studii amerického léku za poměrně drahé peníze, o kterém se nevědělo vůbec nic.

Takže ano, společně to zvládneme.

Přeji pěkné pozdní odpoledne.

Mám poznamenáno, že to už bude druhé vystoupení, a jenom upozorňuji, že poslanci jsou limitováni dvěma vystoupeními. Nicméně to se nevztahuje na přednostní práva. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To můžeme dělat jenom tehdy, když víme, jak s těmi pravomocemi vláda bude nakládat. Problém je, že ta vláda mnohokrát ukázala, že jak s těmito pravomocemi bude nakládat, neví vlastně ani ona sama.

Vůbec. To není možné!

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Přijde mi, že to... Je to můj názor, osobní názor, že taková opatření prostě degradují vážnost práva.

To stanovisko prý mělo přijít dneska.